Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dnešního odpoledního jednání Poslanecké sněmovny s interpelacemi na premiéra České republiky. Nejprve, než se dostaneme k interpelacím, mi dovolte, abych přečetl omluvy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.